Povedeme je na úrovni Asociace krajů, Svazu měst a obcí.

Ono spočítat ty dopady, to opravdu není jednoduché. A pokud to někdo spočítal, klobouk dolů, protože si myslím, že to nebude dobře.

Děkuji vám za pozornost.

Paní poslankyně, máte slovo k faktické poznámce.

To zkrátka platí už všude v Evropě.

A říkáte, že nelze spočítat, jaké budou ty dopady, a přesto máte v důvodové zprávě, že ty dopady jsou nevýrazné, nebo nebudou výrazné. To si myslím, že není úplně korektní postup, který, doufám, napravíte, jak říkáte. A myslím si, že by měly být každopádně vyjmenovány subjekty, anebo byste měli vědět, když přinesete takovýto zákon, tak byste měli vědět, jakých subjektů se to bude týkat, jakých služeb.

A myslím si, že pokud by byly aspoň nějaké náznaky, jakých služeb, v té důvodové zprávě, tak si myslím, že by se předešlo právě těm problémům, které jste si tedy potom následně užili a které se snažíte vyřešit.

Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, na úvod musím tedy podobně jako kolega Dolejš zmínit poměrně nešťastný postup, který vláda zvolila při prosazování tohoto zákona, kdy zaprvé došlo k tomu, že se ho nepodařilo projednat do prázdnin. Sněmovna se bohužel raději rozpustila a odjela na prázdniny, než aby se těmi zákony zabývala. My jsme vystupovali velmi hlasitě proti tomu, bohužel většina ve Sněmovně dala přednost tomu volnu, což se dnes ukazuje jako velmi chybné rozhodnutí. Protože přijímat daňové zákony tak, že hrozí, že se nestihnou do konce roku, je extrémně špatný postup.

Myslím, že tady to chtělo nějakou součinnost v rámci parlamentu. Předně problém vnímám v tom, ale samozřejmě to asi není řešitelné v tuto chvíli, jenom takový obecný povzdech, že tady bojujeme proti daňovým rájům, ale nebojujeme proti daňovým rájům uvnitř EU. To jenom aby to zaznělo. A pak několik velmi konkrétních poznámek k tomu zákonu.